Tato společnost, pokud mám informace od odborářů této společnosti, je ve stávkové pohotovosti a očekává jasné vysvětlení svých dotazů. Proto bych byl velice rád, abyste na tyto otázky odpověděl a abyste nás jako Sněmovnu informoval o výsledku jednání s vedením společnosti Liberty Ostrava.

Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný premiére, dámy a pánové, ve včerejším tisku jsem zachytil písemné výhrůžky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a představte si to, na adresu serveru Novinky.cz

Velice mě překvapuje, že informativní zpravodajské články paní ředitelka označuje za placenou reklamu a zneužívá svého postavení k výhrůžkám na adresu médií. Myslím si, že právě nyní nastal čas, abyste, pane premiére, přehodnotil jako předseda vlády, zda ve vedení státního podniku mají být lidé, kteří místo práce pro občany a pacienty této země hájí zájmy nadnárodní farmaceutické lobby a mohou být tak ve střetu zájmů. Děkuji vám za odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl bych vás upozornit, že postup, který vláda v této věci zvolila, je protiprávní a nelegální, protože pandemický zákon neumožňuje plošné uzavření maloobchodu, takže vás žádám, abyste napravil toto své nezákonné jednání. Vyzývám vás k okamžitému otevření maloobchodu, samozřejmě za přísných protiepidemických podmínek, ale ta plošná uzávěra prostě není přiměřená, a hlavně není v souladu se schválenou legislativou, a žádám vás o navýšení kompenzací pro podnikatele tak, aby nedocházelo k likvidaci jinak zdravých firem. Poslední otázka na závěr. Děkuji za odpověď. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Ptám se na přípravu proto, že v minulosti mnohokrát selhala, a konkrétně i proto, že mně nebylo odpovězeno na úvazky, na počty lidí, kteří se reálně věnují zvládnutí pandemie u nás, a to ačkoliv jsem se na to už několikrát doptávala. Ptala jsem se například i na odměny, jak je prostě finančně zajištěno, že se lidé mohou na plný úvazek věnovat zvládání, koordinaci pandemie.

Takže mě zajímá, pane premiére, opravdu se dá řídit pandemie odměnami, které jsou symbolické?

A konečně mě zajímá, jak se třeba konkrétně připravujete na navýšení kapacity a zvládnutí trasování. Trasování bylo v minulosti takovým slabým kamenem a bude to velice důležité pro udržení pandemie pod kontrolou. Takže jak plánujete například spolupráci se soukromým sektorem nebo jakými nástroji motivovat pozitivně, aby lidé hlásili kontakty, prostě kapacity na trasování a vše s tím související, jak se na toto připravujete?

Děkuji za slovo.

Podle toho, že po útoku v Anglii tito dva agenti, kteří byli domněle podezřelí z toho, že to způsobili, mohli odjet a zmizeli ve světě, asi tato informační výměna neproběhla. Ptám se tedy, jak jsou kontrolovány průběžně zprávy BIS, jak jsou vyhodnocovány, jak jsou úkolovány tyto tajné služby a jestli vy jako předseda vlády, popřípadě vláda jako taková, má tyto informace k dispozici, čte si v těchto zprávách a úkoluje BIS tak, aby nedocházelo tady k takovýmto chybám. A omlouvám se, považuji to za velkou chybu BIS, jelikož znala totožnost těchto lidí a tak dlouho mlčela. Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedo.